Máme distribuční místa, která budou takhle vybavena? Jsme schopni, když přijde příští týden první zásilka vakcín, reagovat?

Schvalovali jsme zákon o očkování a bavili jsme se o pojišťovnách.

Protože jestli se jedná, tak si myslím, že už je to trošku pět minut po dvanácté, jestliže už Evropa začíná distribuovat. Británie začíná očkovat dokonce. To jsou otázky, které v tom prostoru, mediálním prostoru, zaznívají. Už něco děláme. Sice malé krůčky, už něco děláme. Ale my všichni tady jsme dennodenně bombardováni maily občanů, kteří nás vyzývají k něčemu radikálnímu, jasnému, vyhraněnému.

A oni ji od té vlády, od toho ministerstva relevantní nemají, minimálně prostřednictvím médií. Je to dostatek?